213. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny Pan předseda volební komise je připraven, máte slovo. Vám všem, kolegyně, kolegové, přeji dobré již odpoledne. Na závěr této schůze Poslanecké sněmovny přicházím s bodem Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny.

Krátce jako vždy ten bod uvedu. Lhůta byla tentokrát dlouhá. Na konci jarní schůze 14. června jsem vyhlásil lhůtu na doručení návrhu.

Ale je potřeba vám dovysvětlit nebo říci situaci v tom druhém bodu, tedy návrh na odvolání, kde to není rezignace paní poslankyně, ale pouze návrh klubu Poslanecké sněmovně, která o tom musí hlasovat. Je to trošičku podobná situace, jaká se tady odehrála před rokem.

To bylo konstatování toho, co vám mohu a jsem oprávněn na základě usnesení volební komise doporučit, resp. navrhnout. Nyní prosím, pane předsedající, abyste k tomuto bodu otevřel rozpravu.

Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Chtěl bych se vaším prostřednictvím, pane předsedající, slušně zeptat pana předsedy volební komise, zda bychom případně nemohli radši volit než dosazovat, pokud se tak rozhodneme.

Ale přesto bych v této Poslanecké sněmovně radši volil či nevolil než dosazoval a nedosazoval, pane předsedo volební komise prostřednictvím předsedajícího. Děkuji. Pan předseda volební komise se jistě vyjádří v otevřené rozpravě. Děkuji za slovo, pane předsedající.

ANO ve svém volebním programu deklarovalo, že bude podporovat podnikatele, bude řídit stát podle zásad řádného hospodáře. Pokud však svými návrhy jde proti tomuto směru, je třeba z mého pohledu na to upozorňovat. Když se podívám na program hnutí ANO, o elektronické výměně dat se hovoří pouze v jednom bodě, a to konkrétně: